Pokud vy chcete jít cestou integrace na úrovni ORP, tak to je věc, které rozumíme. A pak přece je zbytečná práce pana ministra, jeho úředníků, zbytečné trávení našeho času tady, ať tedy nad odkládací novelou, anebo nad tou věcnou, která už teď budí ohromné kontroverze. A rychle to ocituji, rychle se na to podívám. My bychom z toho možná mohli mít radost, že, i politicky, uvnitř koalice Piráti a STAN, Starostové a nezávislí, co budí takové rozpory, ale nemáme tu radost. Ale podívejte se, co tady čtu, myslím, že to je ze včerejších médií: Nová verze stavebního zákona, kterou se svým týmem připravil pan ministr Ivan Bartoš, prošla mezirezortním připomínkovým řízením, v jehož rámci se do pondělí půlnoci mohla vyjádřit ministerstva, a tak dále, a tak dále. Setkala se ze strany krajů i obcí s tvrdou kritikou. No a vidíte, slyšeli jsme tady hezká, věřím, že dobře míněná slova o tom, že je potřeba najít shodu, myslím, že pan ministr Martin Kupka ta slova říkal, shodu co největší, celospolečenskou, celopolitickou, ale pak si kolegové, prosím, sami přečtěte a podívejte se, jak už, ani to ještě do Sněmovny nepřišlo, a jak už ohromnou kontroverzi máte nad tím návrhem, kterému teď v pondělí skončil mezirezort. Připomínky, komentáře uplatnilo všech čtrnáct krajů.

A nezlobte se na mě, já to nemyslím útočně, ale přece tohle není žádná shoda, vždyť opět jdete hlavou proti zdi a tu shodu zkrátka nedosáhnete. Už jsme několikrát opakovali, já jsem to tady říkal v prvním čtení, věci, které se v uvozovkách nedotáhly před rokem, byly to například čtyři městské artikuly, bylo to územní plánování obcí a krajů v samostatné působnosti, bylo to lepší postavení stavebníka v procesu případném následném odvolacím, bylo to lepší procesní postavení v obcích u investičních záměrů, které se dějí na jejich území.

Díval jsem se do materiálu, neměl jsem čas si ho pročíst úplně do detailu, připomínek hlavního města Prahy, tuším, že jich tam bylo něco přes sedmdesát, kolem sedmdesáti dvou, a z toho zhruba, přátelé, padesát pět zásadních, vážných, jenom Praha má takhle vážné připomínky. A nezlobte se na mě, a to jde, pane ministře, i za vámi a za vaším týmem, když vidím tu komunikaci, ať v médiích, nebo v těch připomínkách, nebo i ve vypořádání k mému pozměňovacímu návrhu, kde ministerstvo, ministerští úředníci říkají: My si myslíme, že pro Prahu a pro statutární města je lepší mít jednotné standardy v územních plánech, protože to pro ně bude levnější. Ale ta města říkají: My to nechceme, pro nás to bude dražší, nám to způsobí větší náklady! Ale ve zdůvodnění, proč odmítnout můj pozměňovací návrh, je názor ministerských úředníků: A teď se hodně obracím na kolegy ze STANu, na starosty.

I já jsem zastupitelem neuvolněným v Pardubicích na městě, jsem krajským zastupitelem, takže velmi vážně jsem o tom přemýšlel, jestli nemáte pravdu, jestli nejdeme špatnou cestou. Ale pak, o rok později, tady v argumentaci proti pozměňovacímu návrhu čteme názor, že ministerští úředníci si myslí, že je pro obce něco lepší nebo levnější, když ty obce samy to vidí jinak.

Takže tolik ode mě, ještě jsou přihlášeni další mluvčí, takže zatím. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Ten návrh je recyklace toho návrhu, který tam byl původně, který psali právníci Ministerstva vnitra.